Není tady ani ministr vnitra, ani ministr pro digitalizaci. Já si dovolím dát procedurální návrh, že do doby, než bude jeden z těchto ministrů přítomen, aby tento sněmovní tisk byl přerušen. Máme zde procedurální návrh na přerušení až do přítomnosti ministrů. Já se omlouvám, já jsem nezaznamenala kterých.

Takže ještě jednou tedy, zazněl zde procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto návrhu zákona do přítomnosti pana ministra Ivana Bartoše nebo Víta Rakušana. Všechny vás odhlásím. Zaznamenala jsem žádost o odhlášení. A prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

Hlasování číslo 12, přihlášeno 159 poslanců a poslankyň, pro 72, proti 61. Návrh byl zamítnut.

A budeme nyní pokračovat v projednávání dále.

Chce vystoupit s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuju za slovo.

Podle mě to jsme schopni vyřešit ve druhém a ve třetím čtení a nemusíme tady dávat návrh na zamítnutí toho zákona, protože zcela určitě datové schránky jako takové potřebujeme, a kdo je chce mít, nechť je má. Ano, děkuji, a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Bělobrádek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Podpořil ho i v hlasování. Tak bych ráda znala, co změnilo tedy ten jeho postoj a zda by se k tomu mohl jako vicepremiér pro digitalizaci vyjádřit, protože pro mě to znamená, že digitalizaci tedy nechce. Děkuju.

Já se ptám, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu. A táži se na závěrečná slova pana ministra? Není zájem. Pana zpravodaje? Hlásí se, prosím, máte slovo.

Ano, děkuji, pane zpravodaji. Přikročíme tedy k hlasování. Zazněl v rozpravě návrh pana poslance Králíčka, návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

Počkáme, až se ustálí počet přihlášených.

Zahajuji hlasování a ptám se, pardon...

Kdo je proti?

Hlasování číslo 13, přihlášeno 164 poslanců a poslankyň, pro 60, proti 89. Pane premiére, hlásíte se? Ne, ne, dobře, odmazávám vás. A nyní budeme pokračovat dále a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Nenavrhuje, přistoupíme tedy k hlasování.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?